Ráda bych, pane ministře, znala váš jasný postoj coby ministra zahraničí k této situaci. Myslím si, že Česká republika by neměla před tímto válečným zločinem zavírat oči a měla by se postavit na stranu utlačovaných odsouzením této agrese.

A já bych chtěla vědět, jak se stavíte k těmto požadavkům petentů. Děkuji za tuto interpelaci.

Pokud zde pan poslanec není, tak tato interpelace propadá.

Takže pokud zde není, i tato interpelace propadá. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, moje interpelace bude velmi stručná a krátká.

Všichni bychom tak získali dostatek času k osvojení nových povinností a pravidel v odpadovém hospodářství, které budou touto novou legislativou nastaveny. Děkuji za odpověď. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Je zřejmé, že investice do železniční infrastruktury jsou namístě a je potřebné v tomto i v dalších letech pokračovat.

Zjednodušeně řečeno máme na každých přibližně 30 kilometrů kolejí připravovanou jednu investiční stavbu. Do tohoto počtu 300 staveb nejsou zahrnuty další práce, a to opravné. Proto se vás, pane ministře, ptám, zda považujete toto číslo za adekvátní. Nejsou kapacity projektových firem díky tomu přetížené a nejsou proto připravovány nedodělky, které se musí následně za další nemalé peníze opravovat? Jako příklad můžeme uvést přípravu rychlého spojení ve směru na Drážďany, kdy Správa železnic odmítla převzít dílo a raději ukončila smluvní vztah. Dle mého názoru obdobná situace následně nastává i při výběru zhotovitele resp. při plánování délky výstavby, kdy nedostačující kapacity zhotovitelů prodlužují délku výstavby, a prodlužují tak omezení, které dopadá nejen na cestující, ale také na dopravce. Děkuji za odpověď. Děkuji.

Dobrý den. Pane ministře, kolegyně, kolegové, jsem člen hospodářského výboru a podvýboru pro podnikání a vzhledem k tomu mi často píší podnikatelé. Za poslední týden mi přišlo přes 150 dotazů od podnikatelů, kteří provozují malé obchody. Nechápou, proč oni musí mít zavřeno a dostávat se tak do finančních problémů, a přitom se stejné zboží, které by mohli prodávat oni, prodává v otevřených velkých obchodních řetězcích.

Jejich nervy jsou zcela logicky na pochodu. Děkuji. Děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Pane předsedo, dámy a pánové. Já k tomu podotknu, že aktuální účinná opatření vlády, která omezují maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v daných provozovnách, v principu nerozlišují a ani v minulosti nerozlišovala podle velikosti obchodu. Stejně tak nerozlišují tato opatření mezi řetězci a ostatními běžnými obchody.

Problém je totiž někde jinde. Problém je v tom, že v případě velkých řetězců v té prodejně potravin se prodává i všechno ostatní.

Takovou pravomoc zkrátka nemáme.

To je moje jediná odpověď.

Ale dopředu říkám, že tomuto rozdílu se nevyhneme ani v tomto novém opatření, protože je prostě dán tím, jak jsou velká obchodní centra, potažmo řetězce, jak je nazýváte, koncipovány. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.